Uznávám to, že sociální bydlení je nástroj sociální politiky v odůvodněných případech, ale neměl by vytvářet další nespravedlnost.

To není o tom, že odmítám sociální bydlení jako nástroj sociální politiky. Shrnuli to, závěr, tak zákon podporuje, myslím si, spíš ty, kteří se nesnaží. Osobně tam sdílím obavu, že spíš povede k tomu, že se budou vytvářet ghetta, ze kterých nebude úniku, protože to budou opět lidé, kteří nebudou motivováni a budou vázáni na sociální dávky. Místo toho, abychom šli cestou charit, diakonií a neziskového sektoru, který má zkušenosti, a rozvíjeli jeho kompetence a posilovali nástroje, které již máme, vytváříme zde zcela nový nástroj. A já se táži, co bude tedy v tom případě s neziskovým sektorem, který již v současné době v této oblasti pracuje.

Nechť je zákon propuštěn do druhého čtení, ale budu podporovat návrh, aby byla prodloužena lhůta na projednání, a očekávám, že ministerstvo v této lhůtě dodá řádně spočítanou RIA a dopad do státního rozpočtu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi. Nyní s přednostním právem se přihlásila paní místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová. Prosím, paní místopředsedkyně. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nevím, jaký pocit z projednávání takto zásadní normy máte v tuto chvíli, když se rozhlédnete kolem sebe po sále vy, ale já se stydím. Stydím se za to, že z ministrů této koaliční vlády je tady přítomná navrhovatelka paní ministryně Marksová a teď dorazil pan Pelikán. Skutečně máme zapotřebí, když si pan předseda klubu ČSSD usmyslí, že budeme projednávat dnes zákony po 19. hodině, že tady sedíme my poslanci a neobtěžuje se tady být žádný z ministrů? Nota bene z ministrů, kteří opakovaně vyjadřovali nevůli podpořit tento zákon. Mám na mysli pana ministra financí Babiše, kdy Ministerstvo financí jasně se vyslovilo s předloženým návrhem, že návrh zákona nenaplňuje programové prohlášení vlády, nesplňuje vytyčené cíle oproti stávajícímu stavu, s jistotou pouze zvyšuje administrativní náročnost všech zapojených, vyžaduje nárůst zaměstnanců státních úřadů i samospráv v řádu tisíců nových míst, přesto je reálné, že řešení skrze dávky bude dále převažovat.

Z tohoto důvodu za klub ODS navrhuji přerušení tohoto bodu a bodu následujícího do přítomnosti ministra financí Babiše, aby nám vysvětlil, jakým způsobem Ministerstvo financí, jestli změnilo názor, nezměnilo názor, jakým způsobem se tedy k tomu bude stavět Ministerstvo financí ve chvíli, kdy by tento návrh byl přijat, jaký dopad na státní rozpočet to bude mít. Takže procedurálně navrhuji přerušení tohoto bodu plus bodu následujícího, který je normou související s touto normou, do přítomnosti ministra financí Babiše. Děkuji paní místopředsedkyni. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Nejprve vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jany Černochové o přerušení tohoto i následujícího bodu do přítomnosti ministra financí Andreje Babiše.

Nejsme usnášeníschopní. Ano, já prohlašuji toto hlasování za zmatečné a momentálně nejsme usnášeníschopní, takže počkáme.

A protože se situace zhoršila... a žádné příchozí tady nevidím, tak... Pardon, pan předseda Sklenák.

Prosím, paní místopředsedkyně Černochová. Já navrhuji přestávku v trvání dvou hodin.